Já bych také chtěla reagovat na kolegu Birkeho. V té reakci na náš návrh zákona ministerstvo říká, že je to administrativně náročné. Nebylo by jednodušší, kdyby hygiena rozeslala zkrátka a dobře ty informace na všechny?

Já si myslím, že je to úplně zbytečná debata.

Já jenom chci říci, že je potřeba to říkat popravdě.

Ale pokud si to prosadíte, prosím.

Omlouvám se. Tak paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.

A myslím si, že zatěžovat hygienu, to rozhodně nechceme.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Tak já bych tady zareagoval na svého ctěného kolegu pana poslance a starostu Birkeho, vaším prostřednictvím, samozřejmě. Rozhodně já nepatřím k těm, kteří by dělali tady opozici za každou cenu. A já řeknu, že nedostal. A nejsem jediný. Prostě ty problémy, jak dostat ty informace, ty prostě přetrvávají. Řekněme si, že to problém je.

Skutečně asi to nechodí úplně všude stejně. Je to spíš informace, která by měla, řekl bych, nabudit větší aktivitu v této oblasti, abychom ty přehledy měli. Tak to rozhodně myšleno není. Děkuji za pozornost. Já děkuji.

Nic upřímně řečeno není jisté. Skoro bych řekla, že jistá je pouze jedna jediná věc. COVID19 opravdu nerozlišuje mezi koalicí a opozicí. Je mu to úplně jedno. Proto je dobře, že se tady na Poslanecké sněmovně bavíme o tom, abychom skutečně jasně nastavili, co musíme udělat, a abychom fungovali jako národní tým.

Ono to je úplně jednoduché.

co se bude dít, když B, a co se bude dít, nedej bože, kdyby bylo nejhůř, a že zkrátka víme, co budeme dělat.

A proto je dobře zvažovat v tuto chvíli zřízení Ústředního krizového štábu, aby profesionálové mohli pracovat a abychom byli směrem k odpovědi občanům připraveni na to, co se stane když...

Děkuji vám. Tak já vám děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Na druhou stranu existuje řada nevynucených chyb.

Tak jaký má semafor význam, když se stejně zavádí celostátní opatření?

Podle našeho názoru je třeba především chránit nejvíce ohrožené skupiny.

Opakuji, je klíčové se soustředit na nejvíc ohrožené skupiny, protože aktuální počet hospitalizovaných a počet úmrtí se ve srovnání se začátkem epidemie daří držet na relativně nízké úrovni. Není až tolik klíčový celkový počet nakažených, jako spíš aktuální počet hospitalizovaných a počet zemřelých. Opravdu?

Stávající tisícovka lůžek je ve srovnání se stavem před třiceti lety čtvrtinová a jejich kapacity nejsou rozmístěny rovnoměrně.